Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dalším bodem našeho pořadu jsou interpelace ústní, které jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dříve než přikročíme k jejich projednávání, dovolte mi načíst omluvy.

Ještě pro jistotu načtu omluvy členů vlády, aby naši poslanci, kteří interpelují, věděli, kdo bude a nebude přítomen. Pan premiér se z dnešního jednání omlouvá z pracovních důvodů, je na zahraniční cestě. Pan Andrej Babiš se omlouvá z dnešního jednání, důvodem je zahraniční cesta.